Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, ctěná Sněmovno, nechtěla jsem opravdu vystupovat, protože se necítím úplně dobře, ale na paní předřečnici, prostřednictvím pana předsedajícího, musím skutečně zareagovat. Lidi posuneme do prosperujících sektorů ekonomiky tím, že je v těch sektorech dobře zaplatíme, ne tím, že je vyhodíme bez udání důvodu a téměř na hodinu. To prostě skutečně není cesta.

Máte slovo. Děkuji, pane předsedající. Já se k tomu pozměňovacímu návrhu paní poslankyně Pekarové Adamové snad ani nebudu vyjadřovat.

To snad ani není potřeba komentovat. Dostala jsem zde dotazy, co se týká účinnosti.

Ti lidé, kteří budou na překážkách, tak pak po dohodě s Úřadem práce využijí ten čas a budou si zvyšovat svoji kvalifikaci.

Upozorňuji, že Německo má úplně jiný zákoník práce.

To je ten základní rozdíl, paní poslankyně.

To by bylo skutečně likvidační a myslím si, že by to bylo špatné. Proto jsme nepřistoupili na tu cestu. A co se týká toho třetího bodu: ano, výše podpory v Německu je sice standardně 60 až 67 %, těch 7 % je u rodin s dětmi, nicméně je potřeba také říct to B, a to paní poslankyně nezmínila.

Těch 7 % je u rodin s dětmi.

Ale my jsme touto cestou nechtěli jít, protože se právě snažíme udržet ty zaměstnanecké a zaměstnavatelské vztahy.

Takže proto jsme se rozhodli jít touto cestou.

Já si dovolím dvě poznámky k paní ministryni, k tomu, jak jsem hovořila o rekvalifikacích.

Já myslím, že tam je také hodně prostor pro zlepšení.

Jedním z nich, a to je docela velký problém, je, že vlastně v tuto chvíli neexistuje organizace nebo nějaká státní instituce, která by měla oprávnění kontrolovat to, zda a jakým způsobem je vybíráno zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele.